Je to zároveň cesta, jak metodicky zjednodušit celý proces stavebního řízení, sjednotit ho napříč celou Českou republikou, aby nevznikaly na jednotlivých stavebních úřadech různé žádosti o stavební povolení, ale aby ta centrální možnost, ten portál stavebníka, ukotvil jednotnou podobu žádostí i těch jednotlivých procesů, které do toho budou zapojeny.

Je to cesta ke zrychlení a zjednodušení. Je to cesta, která se nabízí, je výsledkem práce jednotlivých lidí z ministerstev, z odborných pracovních skupin a samozřejmě také z Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen, že v té podobě, jak je předkládána, už sama o sobě je blýskáním na lepší časy, znamená jasné zrychlení, zjednodušení stavebního řízení. Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, já již nebudu hovořit k meritu tohoto zákona. Myslím si, že vyčerpávající přehled, co vše tento zákon adresuje, zde zazněl od pana poslance Martina Kupky v úvodní řeči. Ten zákon měl podobnou trajektorii jako předchozí zákon, o kterém jsme hovořili bankovní identita. Já jsem rád za to, že i s podporou tady poslaneckého klubu ANO a předsedů klubů se nám daří projednávat tyto zákony tak, abychom stíhali ty termíny, které jsme si dali vskutku šibeniční. Projednávání tohoto návrhu zákona na výboru výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal sněmovní tisk na své 29. schůzi 14. listopadu. Po vyslechnutí zpravodajské zprávy a po odůvodnění komplexního pozměňovacího návrhu panem poslancem Martinem Kupkou a následné rozpravě přijal výbor usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 525 projednat a schválit ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu dle usnesení výboru, které máte k dispozici jako sněmovní tisk, jak již zaznělo 525/3. Dále avizuji, že dle předběžné dohody u tohoto tisku v podrobné rozpravě budeme navrhovat taktéž zkrácení, nebo hlasování o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením z těch čtrnácti dní na sedm dní. Máme možnost probrat tento zákon ve třetím čtení opět na výboru pro veřejnou správu již tento čtvrtek. Já bych tímto asi ukončil svoji zpravodajskou zprávu. Jenom tady od pana poslance Kupky zaznělo, že by se přihlásil ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Já si nejsem jistý, jestli to je nutné v podrobné rozpravě udělat, neboť ten komplexní pozměňovací návrh je součástí usnesení výboru, ale s tím se popasujeme případně v podrobné rozpravě. Nicméně i tento komplexní pozměňovací návrh podobně jako v předcházející legislativě bankovní identity je chápán a je i v usnesení výboru nositelem této legislativní změny jako ten klíčový, proto pozměňovací návrhy by měly být již načítány k tomuto pozměňovacímu návrhu. O tom může Sněmovna v podrobné rozpravě taktéž hlasovat, ale myslím si, že to není nutné. Děkuji za slovo zpravodaje.

Tak dobré odpoledne. My velmi vítáme vznik digitální technické mapy, která opravdu má ten potenciál ovlivnit rychlost stavebního řízení, což je jedna z věcí, které notoricky trápí naše občany.

A to ještě není samozřejmé a bude to ještě další práce. My jsme dokonce na to schválili doprovodné usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže já doufám, že tohle půjde hladce.

Proč toto navrhuji? Tak za prvé proto, že každá mapa má být podle mě úplná, což je velmi důležité. A za druhé proto, že to výrazně zlevní implementaci těch systémů. Já vím, že se tady hovoří o tom, že na to budou využity nejspíše prostředky z Evropské unie, ale to jsou také veřejné peníze. A já si nemyslím, že je potřeba komplikovat systémy tam, kde to není nezbytně nutné.

Zlevněme tu specifikaci, nevymýšlejme tam věci, které jenom přidávají zbytečnou komplexitu, neodůvodněnou, a bude to mnohem jednodušší.

Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou.